To, že nejde o důchodovou reformu, mi tady říkala spousta kolegů.

Tady toto, co v tuto chvíli děláme, před čím stojíme, tady před tímto tiskem, to ten hlavní problém neřeší, pouze ho posouvá v čase, a prostě vláda touto změnou řekla všem těm, kteří jsou v střední generaci a i v té mladší, kteří evidentně doufají, že možná nějaká důchodová reforma bude, že v tuto chvíli se to týká pouze jejich rodičů anebo prarodičů. Co mi na tom vadí dále, je, že u mimořádných valorizací, které se tady mění na takzvanou kvazisociální dávku, dáváme skutečně vzkaz do společnosti, že důchodci přicházejí na úřady práce s nataženou rukou a chtějí nějakou sociální dávku.

Je to velmi složitý výpočet, velmi individuální a tato nároková částka právě v rámci solidarity by měla být skutečně důstojná, měla by být předvídatelná a měla by být transparentní, což tato novela taktéž neumožňuje, protože jak říkám, ti, kteří transparentně očekávali něco, co by chtěli ve svém životě udělat v nejbližších měsících, nejbližších letech, tak jim to právě bylo ve stáří nabouráno touto novelou, poněvadž to mění, jak říkala má ctěná kolegyně Lenka Dražilová, vaším prostřednictvím, pravidla uprostřed hry.

To prostě není tak. Není to pravda.

Velmi se vymezuji tady proti tomuto a velmi nechci, abychom tu společnost takovýmto způsobem v rámci sociálního smíru rozdělovali.

Rozumím tomu, proč tomu samozřejmě takto je, a hned to vysvětlím.

Je to z toho důvodu, že chceme uprostřed hry měnit pravidla právě ve výpočtu mimořádné valorizace, a s tím my máme zásadní nesouhlas, poněvadž zákon, který mimořádné valorizace spouští díky vysoké inflaci, je tady skutečně jednou za patnáct let a má své opodstatnění, protože si spousta seniorů nemůže najít druhé a třetí zaměstnání, a zkrátka jim inflace byla takovýmto způsobem v rámci sociálního smíru doplněna.

My jsme podali jako výbor pro sociální politiku hnutí ANO, všichni jeho členové, několik pozměňovacích návrhů. Chceme samozřejmě, aby řádná valorizace byla zpět dána tak, jak ji nastavila vláda Andreje Babiše, na polovinu reálných mezd a na celou inflaci.

Nicméně do budoucna, kdy tady doufám už inflaci mít nebudeme a bude tady naopak ekonomický boom, může odskočit životní úroveň všech těch, kteří jsou aktivně vydělávající zaměstnanci a tak dále, právě od příjmů starobních důchodců, a potom to zase budeme muset honit nějakými mimořádnými položkami právě třeba u řádných valorizací, nějakým bonusem.

To se týká řádných valorizací. To je ten další pozměňovací návrh.

Myslím si, že naopak bychom měli po té první penalizaci se koukat na ty důchodce starobní jako skutečně na ty, kterým se to valorizuje jako všem ostatním, a neměli bychom tady dělat dvě kategorie důchodců.

Nicméně fakta v posledních letech jsou jasná. Důchodový systém byl vyrovnaný, a za vlády Andreje Babiše byl dokonce dvakrát přebytkový.